Předpokládal jsem, že budeme rychlejší, ale dostali jsme se s tímto tiskem z 6. května až po měsíci, vlastně po dvou, takže mám obavu, abychom stačili ještě nějaké peníze z evropského fondu na tuto činnost vyčerpat. Tolik tedy k jednání výboru pro sociální politiku. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili písemně pan poslanec Zavadil, tudíž dostává přednost, poté pan poslanec Beznoska, který se hlásí z místa. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající.

Česká správa sociálního zabezpečení bude tímto návrhem možnost delegovat pravomoci svoje na okresní správy sociálního zabezpečení tehdy, shledáli důvody takového návrhu účelnými z hlediska provádění nemocenského pojištění.

Snad jenom k tomu ještě dodám jednu věc, že návrh nebude znamenat žádné zvýšení nákladů na státní rozpočet ani není spojen s žádnými finančními požadavky na jeho realizaci.

Jinak s Ministerstvem práce je to projednáno. Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Beznosku. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil v obecné rozpravě podrobně se svým pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu tisku 406.

V § 14 odst. 3 se za dosavadní písmeno n) vkládá nové písmeno o) a dosavadní písmeno o) se mění na písmeno p) tohoto znění: bankám a spořitelním a úvěrním družstvům a dalším věřitelům nabízejícím nebo poskytujícím úvěry spotřebiteli podle tohoto zákona o spotřebitelských úvěrech, pokud jsou další věřitelé platebními institucemi, informace získané při výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v rozsahu nezbytném pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet úvěr a na základě předchozího souhlasu spotřebitele. Základní povinností bank a spotřebních a úvěrních družstev a dalším věřitelům nabízejícím nebo poskytujícím úvěry spotřebiteli jakožto věřitelů je posoudit s odbornou péčí schopnost spotřebitele splácet poskytnutý úvěr. Je to z dikce zákona číslo 145, o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ta uvádí, že věřitel není povinen přihlížet pouze k informacím, které mu předloží spotřebitel, ale jeli to nezbytné, může nahlédnout do databází, které nabízejí relevantní informace pro účely posouzení bonity spotřebitele. To je ta vazba na Českou správu sociálního zabezpečení.

Povinná osoba zakáže sjednat obchod bez posouzení bonity protistrany. Toto vyplývá zejména ze zákona o bankách a prováděcí vyhlášky, ve vztahu k spotřebitelským úvěrům pak ze zákona o spotřebitelském úvěru. Ten návrh nemá žádné další negativní dopady. V podstatě se jedná o využití databáze ČSSZ pro posouzení bonity jednotlivých žadatelů o spotřebitelské úvěry.

Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Otevírám podrobnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance, a to pana poslance Beznosku, poté pana poslance Zavadila a poté pana poslance Opálku. Pane poslanče Beznosko, máte slovo v podrobné rozpravě. Děkuji za slovo. Prosím pana poslance Zavadila.

Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že máme pouze tři pozměňovací návrhy, které nejdou proti sobě, chtěl bych využít odstavce 4 nově vloženého paragrafu 94a v našem jednacím řádu, který zní: Ve druhém čtení může být v podrobné rozpravě podán návrh, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Pokud nebude námitka, po dohodě s předsedou výboru kolegou Zavadilem předkládáme tedy návrh, aby se garanční výbor už nemusel tímto tiskem znovu zabývat. Budeme o tom hlasovat po ukončení podrobné rozpravy. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a paní navrhovatelky, zda mají zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Nemají. Výborně. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval. Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Svolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a nebyl tedy určen garanční výbor, který se bude zabývat tímto zákonem.